Ano.

A má smysl jak pro zastupitelstvo, tak pro zahrádkáře, tak pro jejich okolí.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Opravdu nejsem přesvědčen, že předkládaný zákon se vlamuje do kompetencí obcí, že mu vytváří rámec, který i ten obecní zastupitel bude vnímat jako potřebný. Určitě se nevlamujeme a nechceme rozhodovat o tom, co bude ani v Horní ani v Dolní ani v Horní Dolní. Ale rozumím tomu vašemu... nebo vaší obavě, protože řada zákonů se velmi často stává nástrojem pro něco jiného. Určitě to není záměrem ani předkladatelů, ale chápu, že se to může zvrtnout. Na druhou stranu znovu říkám, není to záměr předkladatelů. Děkuji. Pan poslanec Petr Bendl s faktickou poznámkou.

Kdyby byly zahrádkářské kolonie na obchvatu Prahy, co byste řešili? Co je větší blaho pro veřejnost?

Při vší úctě, přece tak to není!

Stejně tam musí komunikovat.

Děkuji. Pan poslanec Ivan Adamec, faktická poznámka. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já tady zareaguji na ctěného kolegu pana poslance Staňka.

A já si myslím, že to je ten zásadní rozpor a rozpor k tomu, jak vnímáme třeba stabilitu českého právního státu, jak vnímáme stabilitu samospráv a podobné věci.

Je potřeba to prozkoumat ze všech stran. Protože cesta do pekel, jak se říká, je vždycky dlážděná samými dobrými či bohulibými úmysly. Děkuji za pozornost. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova má pan předkladatel nebo zástupce navrhovatelů pan poslanec Adam Kalous. Děkuji, pane předsedající. Já jenom krátce zareaguji na to, co tady zaznělo.

Chybí právní normou uznaná veřejná prospěšnost zahrádkářské činnosti, chybí nástroje, kterými by bylo možno zahrádkářskou činnost a vznik nových osad podpořit. A to vše nový zákon přináší včetně možnosti obcí a státu přenechat pozemky, které by jinak zůstaly dlouhodobě nevyužité a nekultivované. Děkuji.

Nemá. Takže můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. A prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou v hlasování. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Takže vzhledem k tomu, že v rozpravě nebyl podán nebo nepadl žádný další návrh, budeme hlasovat pozměňovací návrhy podle původní procedury. Hned na úvod bych vás chtěla informovat, že na základě informace od legislativního odboru, co se týká pozměňovacích návrhů zemědělského výboru A1 až A15, se budou hlasovat en bloc s výjimkou bodu A4, který je obsahově v kolizi s bodem A12. Je to pouze technická záležitost. Nicméně chtěla jsem vám to říct teď dopředu, aby vás to případně při tom hlasování nějakým způsobem nezaskočilo. Takže co se týká procedury, zemědělský výbor jako výbor garanční doporučuje Poslanecké sněmovně, aby ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákonů hlasovala v následujícím pořadí: Pozměňovací návrhy zemědělského výboru A1 až A15 en bloc jedním hlasováním. Pokud budou tyto pozměňovací návrhy A1 až A15 přijaté, stane se nehlasovatelným pozměňovací návrh B1 pana poslance Luzara.

Pozměňovací návrh paní poslankyně Věry Kovářové C. O zákonu jako celku, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji. Ano, děkuji.